Proto výmluvy na Ukrajinu jsou lež. Je to vaše lež!

Ale to jsem upozorňoval od počátku, že premiér Fiala je neschopný.

A zatímco ve většině členských států Evropské unie hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše Ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 %.

Zdá se mi, že jste příliš daleko od toho tématu.

Tak slyšení nemám. Já žádné slyšení nemám... Přestaňte pokřikovat na ostatní poslance!

Ano, řídím a znovu vás prosím, abyste se vrátil k tématu. A zatímco ve většině členských států Evropské unie hrubý domácí produkt roste, v České republice očekává naše Ministerstvo financí jeho letošní pokles o 0,5 %.

Fialova vláda prostě naprosto selhává ve správě veřejných financí a žene zemi do nesplatitelného zadlužení a závislosti na zahraničních věřitelích. Podle názoru hnutí SPD je nezbytné okamžité zahájení konsolidace státního dluhu a snižování deficitu veřejných rozpočtů. Cestou k tomu je zejména rychlé a razantní omezení zbytných výdajů státu, včetně plateb do zahraničí a předražených zbrojních zakázek, a také zdanění dividend vyváděných nadnárodními společnostmi ze zahraničí. A ještě k tomu tady, pane předsedající, vaším prostřednictvím, já tady celou dobu zdůvodňuji ten váš nesmyslný, vaše vládní nesmyslné zdůvodnění, že říkáte, že to chcete protlačit, to, že chcete okrást důchodce v legislativní nouzi, protože říkáte, že hrozí značné hospodářské škody.

To tedy ne! To tedy ne!

Mluvte k ostatním kolegům. Nejsme tady, abychom vedli dialog.

Já vám říkám, nechte toho! Takže já na vás můžu mluvit. Ano, uznávám, že jste v tuto chvíli v nevýhodné situaci, protože vaše reakce může být skutečně až v pořadí poté, co promluví lidé s přednostním právem. Takže to jenom tak jako na vysvětlenou. Ještě si to poměrně dobře pamatuji.

Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. A znovu, aby to bylo jasné i předsedajícímu, vy mluvíte o hospodářských škodách a já vám říkám, že hospodářské škody jsou jinde a rozhodně to neodpovídá vašemu návrhu na legislativní nouzi. To, co chcete slyšet. A zde by podle našeho názoru měl svou roli sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy z ODS, která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu.

Ta situace ve společnosti je mnohem vážnější. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která prostě musí být kdykoliv dostupná všem řádným českým občanům. A opět tady hrozí značné hospodářské škody skutečné, protože 20 % občanů, kteří jsou registrováni u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého. A jde opět o dlouhodobé selhání vlády a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany České republiky po celém území republiky.